Děkuji. Než dám další slovo k faktickým poznámkám a k obecné rozpravě, tak mám následující návrh. Dokončíme projednáváme tohoto bodu a posuneme polední přestávku o zhruba 20 minut. Máme napevno zařazený bod, ale jako první odpoledního programu, nikoliv na pevný čas. Udělám to takto, pokud proti tomu nebudou namítat některé poslanecké kluby ústy svých předsedů. Ruší. A na řadě je pan předseda Bartoš s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

Jinak jsem rád, že tady třeba zazněla ta falešná mluvčí pirátské strany.

Děkuji. Máte slovo, paní předsedkyně. Děkuji za slovo. Ale pořád tady nezaznělo to zásadní, totiž omluva, která je tady namístě. Takto jste to přímo nazval, pane poslanče prostřednictvím předsedajícího.

Prostě měl byste se omluvit vy sám, vyzývám vás k tomu opětovně! To byla zatím poslední faktická poznámka.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Pojďme tedy zpátky k tomu, že jsme u volby veřejného ochránce práv.

A proč to připomínám dneska v tomhle kontextu?

Ta zněla: